Ona tímto legislativně technickým návrhem opravovala svůj vlastní pozměňovací návrh, který zde předložila v Poslanecké sněmovně. Těžko lze tedy vyčítat vládní koalici, že bránila opravě vládního návrhu zákona v situaci, kdy paní poslankyně Havlová nic takového nenavrhovala. Čili i kdybychom jí v tom chtěli bránit, tak jsme nedostali žádnou příležitost, protože paní poslankyně Havlová žádný legislativně technický návrh, který by se týkal původního textu zákona, nepředložila. Mě velmi mrzí, že musím do rozpravy vstoupit, ale připadalo mi zvláštní, že už několik poslanců tady kritizuje věc, která se nestala, a já odmítám, abychom tady ještě další hodinu diskutovali o virtuální realitě, a cítil jsem potřebu, abych tu věc uvedl na pravou míru. Prostě je to tak.

Takže bych poprosil ty kolegy, kteří zde kritizovali vládu, že něčemu takovému zde brání, že nechce kvalitní text zákona, tak znovu zdůrazňuji, tato oprava se netýkala vládního návrhu zákona, týkala se pozměňovacího návrhu. Za druhé chci poznamenat, že v situaci, kdy bylo zřejmé, že pro tento pozměňovací návrh nebudeme hlasovat, bylo negativní stanovisko předkladatele a bylo i negativní stanovisko vládní koalice, která má většinu v této Poslanecké sněmovně, tak nedávalo žádný smysl, abychom hlasovali pro legislativně technický návrh paní poslankyně Havlové, protože jsme neměli v úmyslu hlasovat ani pro ten její původní návrh. Bylo zde jasně negativní stanovisko a bylo zde také negativní stanovisko garančního výboru. A poslední poznámka. Jsem přesvědčen o tom, že zpravodaj, který zde vystupoval, se přesně držel procedury, která byla dána v usnesení garančního výboru. Já jsem zde zaznamenal dotazy na proceduru, podle čeho budeme hlasovat, jak budeme hlasovat, jestli by zde nemohla být procedura přečtena opakovaně, nicméně upozorňuji na to, že součástí příslušného usnesení garančního výboru je i postup této procedury. To v minulosti nebývalo zvykem, je to důsledkem změny jednacího řádu. Nicméně cítím potřebu upozornit všechny poslance a poslankyně, že tato procedura byla schválena garančním výborem, a s výjimkou diskuse o charakteru pozměňovacího návrhu pana poslance Pavery, a tam se vedla debata o tom, jestli to je, nebo není legislativně technický návrh, tak s výjimkou výsledku této diskuse a jejího zobrazení do postupu při hlasování postupoval zpravodaj na základě procedury, která byla schválena garančním výborem.

Děkuji. Vaše argumentace, pane premiére, nemění nic na tom, že Sněmovna odmítla věcně legislativně správnou opravu. Nicméně můj výrok, že vědomě schválíte zmetek, byl nepravdivý, protože jsem se domníval, že pozměňovací návrh C2 byl schválen.